Děkuji za slovo. Já vám přeji dobré odpoledne. Moje vystoupení je stručné, neb se týká jednoho volebního bodu, byla to volba člena Nejvyššího kontrolního úřadu, kde prezident kontrolního úřadu nám navrhl kandidáta pana poslance Vladimíra Koníčka. K volbě se dostavilo 159 poslanců a poslankyň, kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 80. Při té volbě jsme obdrželi 154 hlasovacích lístků platných i neplatných, 5 lístků tedy nebylo odevzdáno.

Předběžně jsme s panem poslancem domluveni na složení slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny v závěru tohoto měsíce. Tím by skončil i jeho mandát poslance a poté bude nominován náhradník, resp. náhradnice. A ještě v tomto vystoupení po dohodě s volební komisí si dovoluji oznámit vyhlášení nové lhůty. Tato pozice se uvolnila mou osobní rezignací, kdy jsem na toto místo rezignoval z důvodu střetu zájmů. Takže je to nová lhůta na jednoho člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. Takže to je informace pro kluby a samozřejmě tuto zprávu z volební komise pošleme. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu předsedovi volební komise poslanci Martinu Kolovratníkovi.